Ptám se navrhovatele, pana ministra zemědělství, jestli chce vystoupit před zahájením rozpravy. Ano, je tomu tak. Pane ministře, udělím vám slovo, až se situace zklidní a bude tady dostatečný klid pro projednání zákona ve třetím čtení. Budeme rozhodovat o jeho konečné podobě, tak bych prosil, aby tomu všichni věnovali pozornost, a kdo má jiné téma, tak zásadně v předsálí.

Cílem novely je řešit akutní problémy složité situace lesního hospodářství a vytvořit podmínky pro její lepší zvládnutí. Vládní návrh zákona a přijaté pozměňovací návrhy projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 25. schůzi 4. 9. letošního roku a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. S návrhem zákona, tak jak jej odsouhlasil zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, souhlasím.

Dále se jedná o rozšíření finančních příspěvků vlastníkům nestátních lesů k řešení dopadů kůrovcové kalamity v lesích a zpřesnění postupu jejich administrace. Zároveň, vzhledem k potřebě souběžně řešit objektivní potřebu co nejrychlejšího vytvoření podmínek pro snižování stavu zvěře s ohledem na škody v lesích, akceptuji pozměňovací návrhy k zákonu o myslivosti v částech, které vycházejí z novely zákona o myslivosti, která byla schválena vládou v roce 2017. Jedná se o možnosti zásahu státní správy myslivosti do ustanovení výše lovu, o kontrolu plnění plánu lovu a sankce za nesplnění plánu lovu. V té souvislosti však zároveň musím konstatovat, že Ministerstvo zemědělství připravuje vlastní vládní novelu zákona o myslivosti, která bude pracovat s hodnocením stavu ekosystémů pro stanovení plánu lovu podle osvědčeného, takzvaného pracovně řečeno saského modelu, to znamená způsobem vhodnějším, než je pozměňovací návrh, který je navržen cestou znaleckých posudků a rozhodnutím státní správy myslivosti. Jsem si vědom toho, že s ohledem na měnící se přírodní i společenské podmínky jsou potřeby komplexní revize stávajícího lesního zákona.

Tato koncepce na základě průřezové shody a za současného využití přijatých dokumentů vytvoří zadání pro zásadnější změnu lesnické legislativy, která nepochybně bude v souvislostech řešit i ty oblasti zákona, do kterých se pozměňovací návrhy, které nebyly v rámci tohoto sněmovního tisku přijaty, dostanou.

Paní poslankyně, jste přihlášená. Připraví se pan kolega Bendl. Děkuji za slovo.

Přes dvacet let upozorňuje odborná veřejnost na koncepčně špatné zacházení s lesy.

Ostatně každé tři minuty u nás zmizí les velikosti fotbalového hřiště, a to je skutečně alarmující. Novela lesního zákona, tak jak byla připravena, bohužel neřeší tento stav dostatečně. Naše pozměňovací návrhy komplexně přistupují k jednotlivým neduhům českých lesů způsobeným špatným hospodařením.

Apely od občanů na podporu komplexní obnovy českých lesů jistě mezi svou korespondencí našel úplně každý z nás. Ve stručnosti se zde pokusím shrnout význam a důležitost každého z jednotlivých pozměňovacích návrhů, které předkládám spolu s dalšími kolegy. První návrh G1 se týká rizikových dřevin a umožňuje ustoupit od doposud praktikovaného většinového sázení smrků i tam, kde se jim nedaří. Zavádí naopak maximální podíl ekologicky a klimaticky rizikových dřevin, například právě smrků, který nesmí být při obnově porostu překročen.

Návrh určuje, že při plánované těžbě nesmí velikost holoseče překročit půl hektaru.